To znamená, že je tam poměrně velká disproporce.

Přitom obě tyto stavby byly posuzovány z hlediska dopadů na životní prostředí a oblasti NATURA 2000

Plavební stupeň u Děčína, co mám informace, by stál také několik miliard, přestože, jak jsem řekla, je to v rozporu s ochranou životního prostředí a s ochranou NATURA 2000.

Děkuji moc za pozornost.

Teď přečtu nějaké omluvy.

Tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Takže já nebudu navrhovat dneska přerušení do přítomnosti paní ministryně, ale svou interpelaci přednesu, a to z toho důvodu, že se mi zdá, že v odpovědi paní ministryně jsou závažné skutečnosti, které byste měli, kolegyně a kolegové, znát.

Jaké bylo moje překvapení, když jsem se na to ptal paní ministryně znova rozhodnutí soudu zlehčovala a znova tento nezákonný postup obhajovala.

Jenom pro připomenutí: Na konci července 2018 Finanční správa vyzvala zhruba 95 novomanželských párů pod hrozbou pokuty, aby povinně sdělily Finanční správě podrobnosti o své svatební hostině otázky typu kde měli hostinu, informace o počtu svatebních hostů, zkrátka osobní otázky, a to pod hrozbou půlmilionové pokuty. Určitě si na to, kolegyně a kolegové, vzpomínáte, probírali jsme to tady několikrát. Už tehdy bylo ze stran odborné veřejnosti upozorňováno, že zaslání výzev bylo nezákonné, protože svatebčané nejsou povinnými osobami podle § 57 daňového řádu, na který se Finanční správa odvolávala.